Nebyly otvírané na té fakultě. Takže tady nešlo o nějakou nechuť.

A poslední poznámka.

Děkuji paní poslankyni Semelové. Další tři faktické poznámky. Nejprve s faktickou poznámkou pan poslanec Zbyněk Stanjura. Prosím, pane poslanče, máte svoje dvě minuty. Děkuji.